Jak už zaznělo, upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Prosím, máte slovo. A poprosím, pokud možno, o klid v sále! Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já se pokusím být poměrně stručný, nicméně, žádáme vás o to, aby tento návrh zákona byl schválen v režimu § 90, tak myslím, že je zase férové ho trochu odůvodnit. Jedná se o novelu, která se dotýká zejména právních profesí, ale nejenom jich.

V okamžiku, kdy došlo k poslední novele tohoto zákona o dani z přidané hodnoty, bylo řečeno, že u plnění, která jsou delší než 12 měsíců, je to vždy ke konci roku. Problém je, že u těch právních profesí, tak jak říká text, jdeli o službu, která je poskytována na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud úplatu za poskytnutí této služby hradí stát, tak v řadě případů jsou to typicky zastupování ex offo. Ale to samé bezplatná právní pomoc a některé další úkony. Stát na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, nejčastěji soudu, řekne: Vy budete někoho zastupovat a my vám to, protože se jedná o zastupování ex offo, časem proplatíme. Ale samozřejmě po celou dobu, kdy běží ten proces, tak ta osoba, která poskytuje tu službu, zaprvé jí není nic proplaceno a za druhé si ani není jista tím, co jí proplaceno bude, protože to je na závěr to rozhodnutí orgánu veřejné moci, který ji tím konáním pověřil. A to může klidně trvat dva tři roky a ona by měla na konci každého roku zaplatit DPH, ale z částky, kterou fakticky nezná a fakticky není schopna odvodit, fakticky by úvěrovala státní rozpočet přes zaplacené DPH. Aby nedocházelo k podvodům. Ale tam v případě, kdy tu částku platí stát a děje se tak na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, k takovému podvodu zcela zjevně dojít nemůže, protože je to ten stát, kdo rozhodne, kolik bude vyplaceno. A tím pádem z toho, kolik bude vyplaceno, bude zaplaceno na závěr, daň z přidané hodnoty, až v okamžiku, kdy bude zaplaceno. Proto se domnívám, že by bylo férové, abychom tuto změnu provedli. Naopak by vedla k tomu, že nebudou jednotlivé fyzické nebo právnické osoby úvěrovat veřejné finance. A jak vidíte, i vláda k tomu vyslovila souhlasné stanovisko. Takže věřím, že by to Sněmovnou mohlo projít v režimu § 90.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážení kolegové, můžu potvrdit slova pana navrhovatele.

Nově by se nepoužívalo i v případě, že by se jednalo o službu poskytovanou na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud tuto službu platí stát.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Budu velmi stručná.

A ještě jedna drobnost.

Já vám děkuji, paní ministryně. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o případná závěrečná slova ze strany navrhovatele, zpravodaje? Není tomu tak. Konstatuji, že pro tuto chvíli nebyla podána námitka, a budeme tedy rozhodovat podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.